Ale dovoluji si konstatovat, že to je zásadní opovrhování legislativním procesem a že je to opovrhováním vůči výrobkům, které tato Sněmovna má dávat veřejnosti jako své výstupy, to znamená kvalitní výrobky, kvalitní výstupy. Tomu vy jste se vysmáli. Možná to budete novelizovat, ale to původní znění, to, které jste teď schválili a které vstoupí v platnost, to nezmizí z toho právního řádu. To tam zůstane navěky jako důkaz vašeho pokrytectví, neúcty k právnímu řádu a neúcty k legislativnímu procesu v České republice. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Nedobrali jsme se.

Není rozprava, takže nemohu připustit faktické poznámky. Pokud nejsou přihlášky s přednostním právem, tak končím tento bod. Současně přeruším tuto schůzi, bude pokračovat ve středu v 9 hodin. Děkuji. Děkuji.